A především, podobná opatření nejsou ničím výjimečným. Naopak, jde o jakýsi globální standard, jehož výhody můžeme i my sami využívat v řadě zemí.

Vláda dále argumentuje zvýšením administrativní zátěže Celní správy a nedostatečnou elektronizací celého systému, což by zvýšilo riziko odvodů.

Snížení limitu vratky skutečně povede k většímu počtu formulářů, které budou muset celníci zpracovat, a tedy i mírně vyšší administrativní zátěž.

Předpokládám tedy, že tento elektronický systém již je k dispozici a funkční, a tím pádem není třeba se vyšší administrativní náročnosti obávat. Navíc opět platí, že budeme rádi, když se během několika let dostaneme na počet příchozích turistů z minulých let, což znamená, že celníci budou mít tak jako tak méně práce než dříve.